Děkuji, pane ministře, a nyní prosím, aby se slova ujal senátor Zdeněk Nytra, a kolegové, kolegyně, prosím o klid. Vydržte, pane senátore. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Pěkný podvečer, kolegyně, kolegové. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

A ono se stalo.

Dnes pan senátor říká: To je nerealizovatelné.

Zkrátka ono to tam je, ale nelíbilo se to.

No, pro vás! A tak se tu scházíme znovu dneska nad vratkou ze Senátu, lépe řečeno pozměňovací návrh, který říkal, že ten návrh, který předložil Marian Jurečka, je špatný a musí se tam něco doplnit. Já budu strašně rád, když dneska pro to všichni zvedneme ruku. Senát de facto to jenom rozšiřuje.

No, dobře. Chcete to, proč ne, já s hasiči jakýmikoliv rád velmi spolupracuji.

Jsem rád, že jsme na konci snad té trnité cesty.

Děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou se přihlásil pan senátor Nytra. Jenom upozorňuji, že máte dvě minuty na faktickou poznámku.